Je to snížení procenta nezpoplatněných odpadů na technické zabezpečení skládky z 25 na 20 %.

Přihlášeni 93 poslanci, pro 20, proti 59.

Stanovisko pana ministra? Stanovisko zpravodaje?

Přihlášeni 93 poslanci, pro 21, proti 55.

Stanovisko zpravodaje? Kdo je proti?